Chtěla jsem se zeptat, v jakém stupni PES se vlastně nacházíme.

Co to znamená?

Opět k tomu dojde, nebo nedojde? A to pokud tedy oficiálně náš stát přejde do stupně čtyři, jestli toto nastane? Bohužel se tomu tak neděje, je to zcela naopak.

Minulý čtvrtek došlo k rozvolňování opatření. Všichni jsme to uvítali a naši živnostníci také.

Co to znamená pro naše restaurace?

Dočkají se naši živnostníci nějaké pomoci, když ze dne na den bylo opět toto nařízeno? Myslím si a domnívám se, že kdyby toto naši živnostníci věděli ve čtvrtek, že k tomuto může dojít, mnozí by možná ani neotevřeli nebo zkrátka by nakoupili třeba menší zásoby, ale to se nestalo.

Potom přišel náš pan premiér Andrej Babiš, který toto zpochybnil, a že od zítra samozřejmě všechno se dá do pořádku. Proč...

Do toho přijde pan Hamáček, ministr vnitra, který řekne, zpřísňovat se nebude. Ministerstvo zdravotnictví řekne, zpřísňovat se bude. Takže lidé si přečtou každou hodinu v podstatě jinou zprávu a v podstatě nevědí, co bude dál. Netuší.

Ale co to znamená pro ty lidi?

Myslím, že by to naši živnostníci ocenili, kdyby slyšeli konkrétní odpovědi.

Pokud tedy jsme ve stupni tři, dneska tomu tak oficiálně ještě je, není tam nic o tom, že by měla být omezována provozní doba restaurací. Nebo ano?

To si myslím, že je relevantní pro obě strany.

Nevidím k tomu žádný důvod.

Za čtyři dny?

A to je důsledek nesystémového jednání ze strany vlády. Takto na to reagují naši podnikatelé.